Takže není pravda, že by pan Rakušan měl stejnou pozici. Já vůbec nechápu, jak to může říct.

Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet. Solidarita nemůže být povinná. Odmítal jsem to.

Bohužel lže. My jsme nikdy nechtěli a nikdy nesouhlasili s tím, aby zkrátka došlo k tomuto pozvání.

A víte, o čem to bylo, paní ministryně?

Já jsem byl na té maďarský hranici a ti migranti jsou ozbrojení. Ozbrojení!

Je to organizovaný zločin. Je to zločin. Ale to, že jste akceptovali tohle, je to pozvánka, je to problém a my zásadně s tím nesouhlasíme. Zvýšilo se násilí. No nedělali. Nedělali.

Zkrátka to nezvládl.

Víte kolik?

Více než celý svět možná, na které brali dotace.

Řecko dostalo 3,4 miliardy eur na ilegální migraci.

Pomoc jsme dostali 100 eur na migranta. Takže Poláci nedostali téměř nic a vy jste také nedostali nic.

Já jsem to počítal desetkrát. Takže nic jsme nedostali, měli jste předsednictví. Pan premiér zkrátka musí být agresivní.

A proč? Když jsem byl v debatě s panem premiérem, tak jsem se ho ptal, kolik stála Ukrajina. Ale to není nic proti Ukrajině. Hnutí ANO dalo 10 milionů, já sám jsem platil plno peněz, abychom to mohli spočítat. Vy jste mi říkala, že ty zbraně asi 10 miliard. A víte, proč se na to ptám?

A chápu, že pan premiér to nechce říct, kolik vlastně, jaký je to dopad. Takže já bych očekával, že skutečně zkrátka půjdete do Bruselu a budete chtít ty peníze, protože zkrátka ta jednomyslnost na to je strašně důležitá.